Rozumím.

Máte slovo. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, také se mně nehovoří ve vztahu k tomuto návrhu zákona snadno, protože jak již říkal můj předřečník, byť jde o velmi výjimečnou situaci, tak je třeba ji vždycky řešit i s přihlédnutím k tomu, jaké potom bude konečné stanovisko, respektive verdikt případného ústavního přezkumu. I proto navrhuji ve svém pozměňovacím návrhu minimálně některé změny, které, doufám, alespoň částečně případnému přezkumu vyhoví, nebo alespoň zvýší pravděpodobnost, že tento zákon bude schválen jako zákon ústavně konformní.